Bod byl přerušen po zahájení obecné rozpravy. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci. Já bych chtěl požádat ministra zdravotnictví, aby se posadil ke stolku zpravodajů. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci.

Prosím, máte slovo.

My dnes už máme a je to i zásluhou této ctěné Poslanecké sněmovny velmi dobře víte, že funguje velmi dobře elektronický recept, že funguje lékový záznam pacienta.